Mám poznamenáno, že s náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Juchelka. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Dále budeme pokračovat body z bloku zákony druhé čtení. A nyní se podívám do sálu, zdali se někdo hlásí s návrhem na změnu schváleného pořadu 58. schůze. Ano, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. A prosím Poslaneckou sněmovnu o klid. Děkuji za slovo. Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové, paní ministryně, pane ministře. Zatím jste dvakrát odmítli projednávat naše návrhy na prodloužení a odpuštění sociálního pojištění firmám a osobám samostatně výdělečně činným, ale my jsme urputní v tom a nevzdáme ten souboj.

Včera jsem to obsáhle zdůvodňoval.

Nicméně máme tři programy.

Děkuji za upozornění. Hlavně ty tisky.

První dva body? První body po pevně zařazených.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno. Já bych si dovolila opět navrhnout zařazení tří bodů.

Je to odůvodněné. Kraje také mají své komunikace. Tato daň je placena a právě z toho důvodu by kraje měly z těchto daní dostat peníze na opravu krajských komunikací druhých a třetích tříd. Vláda ve svém programovém prohlášení konstatovala, že připraví systémové řešení pro financování krajských komunikací druhých a třetích tříd. Zatím to neudělala, takže my jsme to udělali za vládu.